Máme 24. 3. a já se ptám, jak byly splněny konkrétní úkoly dané zákonem, to je založení nového finančního místa v integrovaném informačním systému státní pokladny, změny ve státním rozpočtu, rozpočtová kapitola a eliminace prostředků mezi Ministerstvem pro místní rozvoj a Nejvyšším stavebním úřadem. Druhá otázka: jak budete zdůvodňovat neplnění milníku, kterým je zřízení Nejvyššího stavebního úřadu, a jak budete argumentovat Evropské komisi jeho nesplnění, když podmínkou schválení byla reforma stavební správy v České republice a komise odsouhlasila částku 1,6 miliardy na zřízení a implementaci Nejvyššího stavebního úřadu? Děkuji vám za odpověď. Děkuji za dodržení času a nyní bych požádala pana ministra financí Zbyňka Stanjuru. Pane ministře, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená paní poslankyně, je to trochu střelba mimo terč, ale proč ne.

Ale není žádný problém, abych vám na vaše otázky odpověděl.

Nicméně formálně, z hlediska státního rozpočtu, ty kroky učiněny byly.

A je také pravda, že To je politické rozhodnutí vlády, protože rozpočet je výsostně politické rozhodnutí vlády a následně většiny v Poslanecké sněmovně.

Já se do těch odhadů pouštět nebudu, ale máme vůli, aby tato novela byla schválena, a máme vládní většinu, tak dojde k částečnému odložení zřízení státní stavební správy i faktického vzniku Nejvyššího stavebního úřadu a ta agenda bude nadále vykonávána Ministerstvem pro místní rozvoj a financována z jeho rozpočtu.

V této chvíli probíhají jednání s Evropskou komisí. Řeší to v podstatě skoro všechny členské státy, některé to ještě nemají ani schválené.

Děkuji ministrovi financí za dodržení času v rámci odpovědi a zeptám se paní poslankyně, zda chce položit doplňující otázku. Já vám děkuji, pane ministře, za odpověď.

Mně spíš jde o to, že tady máme občany, kterým říkáme, že jsme právní stát, máme tady zákony, které nabývají účinnosti, všichni je dodržujeme a chceme, aby byly dodržovány. To, co tady jste dali do Poslanecké sněmovny, to se snažíte nějakým způsobem přibrzdit nebo ospravedlnit něco, co vlastně nekonáte. Ten zákon tady je a vy se podle něho vůbec neřídíte. Děkuji za dodržení času a požádám o odpověď pana ministra financí. Tak já nebudu vyjednávat, je to logické, podle rezortu, ale předpokládám, že argumentace bude změna legislativy. Pokud máme vůli ten stavební zákon změnit tak, aby byl lepší a funkčnější, tak mi připadá neodpovědné a nehospodárné, abychom dělali výdaje, které by vlastně byly jednorázové a které by se za několik týdnů či měsíců ukázaly jako zbytečně vynaložené výdaje. To je ten argument. Na druhé straně, pokud máme tak vysoký deficit a chceme nakládat zodpovědně s penězi daňových poplatníků a pokud takový výdaj považujeme za nehospodárný, tak jsme ten výdaj prostě neučinili. Jedna věc je, že to vláda takhle předložila, k tomu se plně hlásím. Jako člen Poslanecké sněmovny se plně hlásím k tomu, že jsem hlasoval pro tento návrh.

To mi přijde jako legitimní politický spor, na tom není nic špatného.

Pane ministře, děkuji za dodržení času a za vaši odpověď.

Pane poslanče, máte slovo.